Dneska máme Mezinárodní den dětí a já bych si přála, abychom jako poslanci a zákonodárci mysleli na práva všech dětí, a to i na práva dětí, které žijí již dnes a takové děti jsou a jsou jich stovky žijí v duhových rodinách a nemáme úplně vyřešenu jejich právní ochranu. Jsou tady, žijí mezi námi, jsou to úplně normální, krásné, zdravé, a někdy možná i různé děti prostě. A poslední věc, kterou bych chtěla tady vás vyzvat, Abychom si my všichni uvědomili, že kromě toho, že jsme zákonodárci a samozřejmě nastolujeme právní předpisy, jsme také veřejně činné osoby, a to, jaká slova volíme při svých vystoupeních, má velkou váhu.

Děkuji. Vaše dvě minuty, paní poslankyně. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já mám opravdu jenom dvě kratičké poznámky. Ta první poznámka, už včera tady zaznívalo: Važte slova, neútočte a tak dále. Nikdy tady nezaznělo nic, co by obhájci tohoto návrhu mohli považovat za něco útočného, a už to zaznělo včera i dneska.

Tomu vůbec nerozumím.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající.

A myslím si, že pár let, až se ve společnosti nebo i tady ve Sněmovně případně budou lidé bavit o tom, že stejnopohlavní páry mají nárok mít stejná práva jako heterosexuální páry, které uzavírají manželství, tak se nad tím nikdo podivovat nebude.

Projednáváme zákon, který nemůže nikomu ublížit, nemůže nikoho zasáhnout v negativním slova smyslu, ale může mnoha lidem pomoci. Proto i já vyjadřuji podporu této novele. Děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se rozhodla pojmout svůj dnešní projev podobně jako moje předřečnice, a to formou sdílení příběhu. Věřím totiž, že po letech, kdy je otázka stejnopohlavních párů diskutována, většina z nás už ví, že mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím jsou zásadní rozdíly neexistence vdovského důchodu až po fakt, že uzavření registrovaného partnerství je pouze administrativním úkonem beze svědků, jenom před matrikářem.

Proto vám jeden takový reálný příběh představím. A myslím, že ten příběh ukáže, proč bychom měli manželství pro všechny přijmout co nejdříve. Příběh, který bych s vámi ráda sdílela a k jehož zveřejnění mám souhlas, je příběh Hany a Adély, které byly partnerkami patnáct let.